Myslím si ale, že podstatnější bude debata o tom, jak krajům dlouhodobě pomáhat.

Takže ten návrh toho moc nepřináší, ale proč ne.

Ty kraje se prostě nedohodnou. Jediné, na čem se dohodnou, že chtějí větší krajíc na úkor státu nebo obcí, tomu rozumím.

Tak to je takový zbytečný stesk. Myslím, že náš kraj by si zasloužil větší podíl, ale vím, že to není možné dojednat, a nemá cenu ztrácet čas marným jednáním o tom, jak procenta někde pohnout o nějakou tisícinu nahoru nebo dolů.

Tomu rozumím, to se dá i změřit, ale jinak minusový provozní rozpočet vlastně není, protože bychom museli proti tomu něco postavit daňové příjmy, vlastní příjmy, všechny příjmy, já nevím co, a fakt to sem nepatří do té debaty.

Tady to rozhodneme hlasováním.

Děkuji za slovo. Já jenom krátce zareaguji. Byl jsem tady vyzván k nějaké reakci, tak abych na ni odpověděl. Každopádně moc děkuji panu poslanci Stanjurovi, který mluvil přede mnou. Odpověděl bych, vaším prostřednictvím, pane předsedající, paní poslankyni.

A chci jenom říct k tomu, jak jste říkala, že karlovarské zastupitelstvo vás úkolovalo. Karlovarské zastupitelstvo doporučilo, abyste podpořili nebo zvážili podporu tomuto pozměňovacímu návrhu jdoucímu ze Senátu. Doporučení, myslím si, že je celkem jasné, a musím říct, že pro toto usnesení hlasovalo drtivou většinou karlovarské zastupitelstvo včetně zastupitelů za hnutí ANO. S faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych zareagovala na vystoupení dvou kolegyň poslankyň přede mnou. My jsme s paní poslankyní Krutákovou navštívily Karlovarský kraj, a jaké bylo překvapení, že ten kraj je nádherný, ale zároveň s sebou nese neuvěřitelné množství problémů. A jak zde zaznělo od pana kolegy Stanjury, prostřednictvím pana předsedajícího, ten problém je systémový je potřeba řešit dopravní infrastrukturu a není to něco, co se dá odstranit během několika málo let. A proto si myslím, že pokud tady hovoříme o 210 milionech pro tři kraje, tak si myslím, že to je něco, co rozhodně neohrozí státní rozpočet, a těmto třem krajům může pomoci. Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu, ať si o něm myslíte cokoliv, ale jde o podporu tří krajů, které jsou skutečně nejvíce postiženy.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Aby tady nevznikl dojem, kolegyně, kolegové, že Ministerstvo životního prostředí nějak kořistí z těch krajů protože tady xkrát zaznělo, že my máme podíl právě z tohoto poplatku.

Ty peníze zůstávají obcím, stovkám obcí na jejich projekty. Je tady zvýhodnění na Novou zelenou úsporám. Ale to, co je opravdu budoucností těch krajů, tak to nejsou drobné.

Takže já bych chtěl říct, že pokud budeme chtít strukturálně a já jsem jednoznačně za to těm krajům pomoct, tak to musíme opravdu udělat řádově většími částkami, a ty máme připravené, do těch krajů prostě půjdou a ty peníze tam skončí. A to není jenom o slibování.

My jsme tam dali několik miliard korun, přímo účelově do těchto krajů. A to, jak jsou kraje připraveny na nové období, právě ukáže, jak budou umět využít Fond spravedlivé transformace, který je obrovskou šancí na strukturální změny těch krajů.

My tam máme jenom dvě věci, máme lázeňství a máme tam služby, a vidíte, jak to tam teď vypadá. Už jsem to tady říkala několikrát. To jsou věci, které potřebujeme řešit. Potřebujeme řešit vznikající nezaměstnanost, protože se musí propouštět na dolech. My tam potřebujeme dálnici, další důležitá věc. A tohle je drobné, to je opravdu drobné.

Máme ještě spoustu dalších věcí, které potřebujeme nějak vylepšit.